Také děkuji za dodržení času.

Řešení k celoroční splavnosti se jmenuje plavební stupeň Děčín. Tento plavební stupeň Děčín nemá být postavený a lokalizovaný přímo v Děčíně, ale až několik kilometrů pod Děčínem v oblasti Dolního Žlebu. Odpověď je jednoduchá.

Zároveň by významně podpořil místního výrobce velkoobjemových tlakových nádob, které již dnes dodává do celého světa.

Také děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Martin Kukla, a poněvadž byla stažena následující vylosovaná interpelace, bude mít i tu interpelaci následující. Děkuji za slovo. Vážený, opět nepřítomný pane premiére, dívám se do programového prohlášení vaší vlády a nestačím se divit. Je to jako krásný sen, ale realita je úplně opačná, nehledě na to, že programové prohlášení jste raději po roce přepracovali, protože jste tomu asi sami nevěřili. Děláte si srandu z lidí v České republice, z obcí a krajů?